S faktickou poznámkou nyní vystoupí pan poslanec Plzák, připraví se pan poslanec Hájek, také s faktickou poznámkou. Máte slovo, pane poslanče. Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážené kolegyně, kolegové, tady zazněla od mého předřečníka jedna velká nepravda. On totiž řekl, že ten důchod a myslel asi starobní důchod je sociální dávka. A každé pojištění, plnění by mělo alespoň přibližně odpovídat tomu, co do toho systému vložíte. Tak jak vy byste si to představoval prostřednictvím pana předsedajícího, by bylo, že si budeme oba platit úrazové pojištění já tisíc korun měsíčně, vy sto korun měsíčně, a dokonce někdo si nebude platit nic, a když si zlomíme ruku, tak všichni dostaneme pět tisíc. Takhle vy to vidíte. Ale zatím, dokud se to jmenuje pojištění a dokud to není daň, tak prostě stačí jeden zase stěžovatel, nebo někdo, kdo podá podnět na Ústavní soud, a zase vám to celé rozbourá. Děkuji.

Teď tady mám ještě dvě faktické poznámky. Pane poslanče, vaše dvě minuty. Prosím máte slovo. Pane předsedající, kolegyně, kolegové, já jsem čekal, až bude zahájena rozprava, abych mohl reagovat na pana senátora.

Tomu nevěřím. A za druhé.

Tak vaše dvě minuty. Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, já už tady několikrát opakuji, že nerozumím tomu, proč je důchod valorizován v procentech.

Proč ho valorizujeme? Protože rostou mzdy, takže je to přímo úměrné inflaci. Proto přidáváme postupně důchodcům, kteří odešli dříve do důchodu. Co to má co společného se zásluhovostí? Vždyť zásluhovost byla zohledněna už při výměře důchodu. Paní ministryně, je pro to nějaké logické vysvětlení, proč nemůžeme přidávat pevnou částkou? Podle mě to logiku nemá v procentech. Děkuji. Pane poslanče, vaše dvě minuty, máte slovo. Zatím poslední faktická. Tak prosím. Vážené kolegyně, vážení kolegové.

Takže tady budu reagovat na slova svého předřečníka pana Plzáka. A ne každému se podaří, aby měl vysokoškolské vzdělání.

Děkuji. A ještě jedna faktická poznámka, pan poslanec Pavel Plzák. Pane poslanče, máte slovo.

Nezlobte se na mě. Je to pojištění? Je. Je tam určitý princip solidarity, solidárnosti, to tady máme. Natolik jsme solidární, nikoho umřít nenecháme. I ten, co do toho systému nic nedal, něco dostane, alespoň minimální dávky na živobytí.

Dámy a pánové, nezlobte se, ale na tohle už musím reagovat prostřednictvím pana předsedajícího. Jak může po valorizace pevnou částkou dojít k tomu, že důchody se srovnají? Nyní s faktickou poznámkou místopředseda Sněmovny Petr Fiala. Děkuji. Já budu faktickou poznámkou reagovat na vystoupení pana poslance Hájka. Vystrčila kvůli informacím, které tady podával.

Já jsem v diskuzi řekl svůj názor.

Nyní se ještě hlásí pan senátor Vystrčil. Takže vaše dvě minuty vám dáme. Prosím.